Hvala koleginice Božić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Izvinjavam se zbog ove promuklosti, ali sam hteo da kažem par reči o ovim predlozima, par načelnih stvari i da kažem nešto povodom opet besprizornog napada, odnosno istupa čija sam bio žrtva maločas, ali što nije nikakav izuzetak nego pravilo kada je reč o istupima gospodina Marijana Rističevića. Što se tiče predloga, mislim da treba podržati predloge Zaštitnika građana, jer je važno dopustiti mu da formira svoj tim. Gospodin Pašalić je imao moju uslovnu podršku i kada je bila rasprava o tome, ja sam rekao da je on sposoban, da je on dobar kandidat, pitanje sada za šta i da li je to baš ona osnovna delatnost njegova, ali generalno je on dobar pravnik i moglo bi se tu, kako bih rekao, ako bi sprečio političke uticaje, da je to institucija koja bi mogla da nastavi neku dobru praksu prethodnika, eventualno otkloni neke slabosti kojih je bilo. On se nije previše isticao, odnosno ta institucija se nije previše isticala do sada, ali nije pravila ni neke velike faulove, tako da mislim da ta neka uslovna prelazna ocena za tim Zaštitnika građana stoji i u tom smislu je logično da on zaokruži svoj tim.

To je dakle jako važna stvar, principijelna, načelna.

Odmah da se razumemo, nije ocena automatski garant stručnosti, pogotovo u nekim godinama kada se tu i neke druge stvari u biografijama i karijerama dešavaju. Dakle, daleko od toga da je to nešto što vas odmah diskvalifikuje ili kvalifikuje za neku funkciju, ali to treba da bude standard. To treba prosto da bude standard. Ne vidim razlog zašto se to ne traži od svih kandidata, a ako se traži i oni dostave, zašto se to onda ne stavi u predlog biografija? Ovde naglašavam, za kandidate Jelenu Stojanović i Natašu Tanjević ima taj podatak o srednjoj oceni, kao što rekoh, ona je pristojna, a za trećeg kandidata Slobodana Tomića tog podatka nema, barem u onome što je nama ovde dostavljeno. To je jedna stvar koja deluje tehničke, ali mislim da je dobra i važna radi opšteg uspostavljanja standarda od kojih se onda polazi, pa onda dalje gledamo kakve su dalje reference tog kandidata. Što se tiče onoga na šta je reagovao, na šta nije reagovao Zaštitnik građana tu svi imamo različite kriterijume i osećaje. Ne može naravno Zaštitnik građana da udovolji svim našim željama ili procenama. Ne znači uvek da je on u pravu i ne znači da smo uvek mi u pravu, ali ja recimo mislim da je trebao da se oglasi Zaštitnik građana povodom kampanje besomučne i višemesečne, skoro višegodišnje kojom se od strane dela medija pod kontrolom vlasti izlažu pojedinci ne samo iz opozicije, ne samo lideri opozicije nego i svi koji kritički govore ili se usude da nešto kritički kažu prema, odnosno u odnosu na vladajuću stranku, a naročito na šefa vladajuće stranke. Ne ulazeći u političko arbitriranje, postoje neki standardi kada neka polemika i kada kritika prelazi u linč, kada prelazi u progon i onda treba da se reaguje bez obzira ko je. To je moje mišljenje i Zaštitnik građana ima i obavezu, a ne samo pravo da reaguje. Naravno da tzv. javne ličnosti, posebno političari da je za njih prag tu malo viši i oni treba istrpe više, ali ja ne mislim da treba da budu ni šefovi države, ni šefovi stranaka, ni vlasti, ni opozicije, ni poslanici na kraju krajeva vreće za udaranje na račun čiji se može reći svašta, šta kome padne na pamet i voditi višemesečne kampanje. Dakle, politička kampanja da, kritika da, ali ne i progon i linč. Mislim da tu ima osnova za neku vrstu intervencije, ne govorim sada o pojedinačnim situacijama i ove institucije Zaštitnika sa željom da ona nastavi da radi i funkcioniše relativno dobro ili bar zadovoljavajuće moj osećaj subjektivni, ne kažem da sam zalazio u detalje, da u odnosu na neke druge institucije institucija Zaštitnika građana svakako još funkcioniše ili barem još ne spada u red institucija kojoj se može nešto mnogo prigovoriti. Da li su mogli više – mogli su. Verovatno je bilo grešaka i u radu onog prethodnog Zaštitnika, ali ta vrsta dvostrukih aršina gde se sve stavljalo na raboš prethodnom Zaštitniku građana i on demonizovao samo zato što je ušao u jednom trenutku, ali posle mnogo godina obavljanja svoje funkcije, u političku arenu i onda je odjednom postao i ubica i zlikovac i lopov, kao što to biva, i prosto je takođe neumesna i to je nanelo štetu ne samo ličnosti tog čoveka nego, rekao bih, i samoj instituciji. Što se tiče onoga što su neke uvažene kolege u okviru ove rasprave, opet neprimereno i predsedavajući je verovatno trebao da interveniše, ali on kaže da on ima široku praksu i dopušta dijalog, mada to nije nikakav dijalog nego da se diskutuje o svemu i svačemu, što kolege iz vladajuće koalicije masovno onda praktikuju da u okviru bilo koje tačke dnevnog reda govore o bilo čemu, a pre svega opet da kritikuju, i to ne kritikuju, nego pljuju po političkim protivnicima, što prisutnim, što neprisutnim ovde. U tom smislu smo tu imali demonstraciju toga i danas. Dakle, ja sam poslednji koji će uskraćivati ili koji bi uskraćivao pravo bilo kom poslaniku da pokreće različite teme i, naravno, da govori an pasan, ali kada se to sistematski zloupotrebljavaju tačke dnevnog reda da bi se govorilo i odgovaralo, što prisutnim, što neprisutnim ili kolegama ili političkim ličnostima, onda je to zapravo manipulacija i zloupotreba. Ja sam mislio da se neću morati vraćati na ovaj slučaj i ovu polemiku juče koju sam imao sa kolegama iz SNS-a i gospodinom Rističevićem, mislio sam da je neka vrsta upozorenja ili skretanja pažnje, da će biti dovoljna opomena za njih da prestanu sa tom praksom koja možda se čini da donosi neke poene, možda nekom na prvu loptu i na prvo slušanje zvuči kao dobro, kao - ala im ga je rekao, al sam im ga reko, al sam im ga, ne znam šta već, smestio, ali svakako urušava dostojanstvo ovog parlamenta, svakako urušava ozbiljnost debate ovde. Moram priznati da sam, možda sam grešio, možda grešim i sada, veoma često, dugo, ignorisao te prozivke gospodina Rističevića. Čak i površni gledalac ovih sednica zna da je njegov posao, njegov zadatak, da li dobijen, ja verujem dobijen, ili ga je sam sebi nametnuo, ali sam gotovo siguran da ga je dobio, da posle svakog istupa ili svakog ozbiljnijeg istupa, svakog iole ozbiljnijeg ili kritičkijeg narodnog poslanika iz opozicije, ustane i nezavisno od tačke dnevnog reda, nezavisno od teme, počne da govori razne gluposti ili, on bi rekao, činjenice o njemu. Gospodine Martinoviću, gospodine Martinoviću, nemojte biti tako osetljivi.

Dakle, ja se izvinjavam što se obraćam njemu direktno, ali on se meni obraća i dobacuje. Dakle, ima nešto pomalo lešinarski u tome kada svi skoče na jednog i kada se to dešava sistematski i kada se te stvari prikrivaju pričom o tome da su to činjenice. Svedoci smo kako je uvaženi profesor Ševarlić prolazio. Znači, to je osoba, to je individua, to je persona, govorim ne o gospodinu Ševarliću nego o gospodinu Rističeviću, koji je bio zadužen da na svaki istup profesora Ševarlića godinama ovde izlazi sa nekim pričama, klevetama, insinuacijama, sa nekim nazovi papirima koji ništa ne dokazuju, sem toga da je čovek bio, profesor Ševarlić, radio neke projekte u svojoj dugoj karijeri, dobio neka sredstva, ne sebi, za svoj džep, nego da bi obavljao neke poslove, što kao ugledni stručnjak, profesor, svakako ima i pravo, pa i obavezu.

Ja sam mislio, pa, kad profesor Ševarlić to trpi, hajde, kao, i ja ću ga istrpeti i ignorisati. To, međutim, nije dobra praksa. Ali, ja razumem i one koji se toga klone i izbegavaju. Jer, ako uđete u polemiku i raspravu sa gospodinom Marijanom Rističevićem, vi ste odmah izgubili. Ne zbog činjenica, njegovih snaga i njegovih argumenata, već zbog toga što raspravljate sa Marijanom Rističevićem. S druge strane, ako pustite, ako ćutite, onda se to slaže i talože te stvari i onda postanu nešto što ljudi smatraju da je istina. U tom smislu, mislim da je dužnost predsedavajućeg da negde, vodeći računa i o tome da se dopusti debata, ali da se ne dopusti šikana, nije bitno da li malobrojnog ili mnogobrojnih opozicionih poslanika ovde. Perjanica te šikane je bio Marijan Rističević. E, sad, on će reći, kao što je rekao jutros, ja sam bio kod lekara, uzgred budi rečeno, i vidi se i sada da sam bolestan dok ovo govorim, nadam se ne po sadržaju nego po načinu i glasu kojim govorim, dakle, on će reći - pa to su činjenice, narod ima pravo da zna, građani imaju pravo da znaju. Naravno da građani imaju pravo da znaju, ali, to je vrlo relativno, jer neće biti doprinos ni demokratiji, niti javnosti, ako bih ja, na primer, svako svoje izlaganje ovde i, recimo, 20-ak poslanika opozicionih koji su ovde mogli biti ili trebali, počinjao pričom, izjavom Aleksandra Vučića o, recimo, sto za jednoga, da ćemo ako vi ubijete jednog Srbina mi ubiti sto Muslimana i da nezavisno od bilo koje tačke dnevnog reda, nezavisno od bilo koje teme, svako od opozicionih poslanika ustane i počne sa time. Ili sa nekim drugim čuvenim izjavama, poput onog govora u Klini, itd. Ili, da krenemo sa biografijama i detaljima iz biografija koje su javne, dostupne, nisu nikakva vojna tajna, raznih kolega preko puta, o njihovim školskim spremama, o njihovim biznisima, o firmama koje imaju i o raznim drugim stvarima. To može da bude zanimljivo, to može da bude korisno, ali, u određenim uslovima, u određenim okolnostima. Dakle, ovde je pod pričom o tome da treba javnost da zna, znate, ja bih mogao ovde da vadim fotografije i krupne fotografije i gospodina Rističevića iz "Farme", njegovo gostovanje u "Farmi", kako se češe po intimnim delovima i da kažem - javnost ima pravo da zna i da onda tu mašem ovde na konferenciji za štampu sa njegovim fotografijama iz rijaliti šoua… (Predsedavajući: Kolega Vukadinoviću, stvarno, nije na dnevnom redu kolega Rističević.) Kolega, nisam bio ni ja na dnevnom redu pa ste vi dopustili da u okviru priče o Zaštitniku građana… (Predsedavajući: Dobro, ako vas neko pomene jednom ili dva puta.

Potpuno je dozvoljeno sve, ali nemojte da razapinjete.) Gospodine predsedavajući, ja uvažavam vaš trud, ali nažalost, vi ste bili predsedavajući, pre ne znam, pola sata ili 40 minuta i niste nijednom upozorili gospodina Rističevića, a ja sam tema gotovo svakog njegovog izlaganja, osim kada ima nekih drugih i hitnijih stvari. Drugo, ja sam vrlo ozbiljno i rekao bih argumentovano govorio o ovim predlozima koji jesu tačka dnevnog reda.

Dakle, niti mi je prijatno, niti mi je lako fizički da ovo gorim, ali ne mogu, nije zgodno što je to baš sada i što sam u ovakvom stanju, ali prosto negde treba da se kaže zbog toga što se te nagomilane priče stvaraju, akumuliraju efekat. Dakle, moje pravo je podržim ili da budem na bilo kojoj listi. Nisam menjao nacionalno opredeljenje. Dakle, nisam menjao nacionalnost, niti državljanstvo, niti sam menjao ime kao neke kolege kada su se kandidovale.

U svakom slučaju nikakvu korist od toga nisam imao, ali sam želeo da skrenem pažnju i u tome sam donekle uspeo, na partokratsku prirodu režimu, na projekat koji se te 2012. godine spremao, a to je bila ta zamena Kurte Murtom, odnosno da tada već potrošenu demokratsku garnituru, neće da je kvalifikujem drugačije, zameni ova nova napredna postava, na sličnim, po meni pogrešnim evroatlantskim postavkama. Bilo kako bilo, dakle, nisam prekršio zakon, niti sam bilo kakvu korist imao. Što se tiče „Lutrije“, meni je posao da istražujem javno mnjenje, kao što je posao nekog drugog da učestvuje u rijaliti programima ili da ore, seje i žanje, i to sam radio više-manje dobro. Ako možemo da napravimo neki okrugli sto ili debatu, ali ne sada ovde, pa da kažem šta je bila namera, između ostalog, kako mene, tako i nekih drugih ljudi i šta još uvek, ali to je sad isuviše daleko otišlo, da se zaustavi ovaj kriminal ili polulegalni kriminal pod firmom ovih kladionica. Ta pošast kladionica, kao što se kad je reč o naoružanju, kao kad je reč o … (ne razume se) naoružanja i trgovini naoružanjem, pa se zalažem za državno vlasništvo tim sektorom, mislim da je i „Lutrija“ nešto iz čega bi trebalo, ako ne proterati privatluk, ali makar ograničiti, po uzoru, opet, ne da izmišljamo toplu vodu, na neke zemlje, čak i iz okruženju i svetu gde je to klađenje postalo pošast i gde su oni ozbiljno intervenisali, u raznim zemljama, kažem, i velikim i malim i bliskim i dalekim, ali to je ozbiljna tema. Dakle, tema je bila, ideja je bila ispitati poverenje u „Državnu lutriju“ i videti kako ljudi žive, to je još jedna karikatura, i videti da li se može i na koji način to povratiti ili će neke zakonske, možda, restrikcije koje bi onda omogućile, ja ne bežim od te reči - monopol ili barem privilegovani položaj državnom preduzeću. To državno preduzeće onda kontrolišite i stavljajte svoje upravne i nadzorne odbore, to mi je potpuno svejedno, kao kad je reč i o industriji naoružanja, a ne ovako da nas upozoravaju, kažnjavaju zbog nekih mutnih poslova, možda stvarnih, možda su i nabeđeni, nekih privatnika za koje tek sad otkrivamo da postoje i koji su radili sa ovom i sa prethodnim vlastima. Dakle, šta je poenta? Moramo imati iste aršine. Polovina razloga zbog kojih poslanici, i to vam otvoreno kažem iz razgovora sa njima, poslanici opozicije nisu ovde, polovina su bili formalne proceduralne prirode, oni amandmani, oni čuveni gde prepišete ceo amandman, pa stavite zapetu samo na kraju ili neku crticu, pa se onda podnesu, pa se o njima raspravlja, a to vreme koristite za napade na predstavnike opozicije. To je jeste neka vrsta šikaniranja, to jeste neka vrsta zloupotrebe. Dakle, te formalne stvari i tretman opozicionih poslanika su bile jedan deo razloga za bojkot, kada smo ušli u njega početkom prošle godine. Ali, polovina ili trećina razloga upravo je bio lik i delo gospodina Marijana Rističevića. Ja lično mislim, ali to, naravno, kolege moraju da kažu, mada neće vam to možda tako javno priznati, da je reč o jednom svojevrsnom manevru. Gospodine Rističević i neki njemu slični, ali on je tu šampion, služi da devalvira ovaj parlament, da otera opoziciju iz njega, što je na kraju uspeo, naravno uz pomoć i nekih drugih stvari, da ogadi, pre svega poslanicima, onda i gledaocima, da gledaju Narodnu skupštinu. Jer, šta je cilj? Vi ste tu pomalo žrtve i kamikaze, jer i mi sami zapravo urušavamo, devalviramo prenos, ozbiljnost ovih rasprava i onda ljudi ne gledaju, onda će neko reći – pa, Skupštinu niko ne gleda, hajde da ugasimo te prenose. Dakle, vladajuća većina je svesno postala talac potrebe da se delom demonizuju, završavam, a delom da se ogadi Skupština i oteraju narodni poslanici iz opozicije. Hvala. Hvala, kolega Vukadinoviću. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, kada bih imao pravo na po jednu repliku svaki put kada sam pomenut, mislim da bi trebali da imam 100 replika. Ovako, ja priznajem da sam bio, to je bila jučerašnja optužba, sve do smrti premijera Đinđića. To je gospodin Arsić juče rekao. Priznajem da sam bio učesnik „Farme“ kad nisam imao nikakvu funkciju. Možda sam se tamo i počešao na nekom nezgodnom mestu, eto, ja to priznajem. To su moji grehovi. Gospodin koji je govorio pre mene je svojevremeno izjavio da je problem ove Skupštine što ja trebam da orem, kopam, jel tako kolege Orliću, Martinoviću, Atlagiću, da trebam da orem, kopam, sedim ispred prodavnice i pijem pivo, gospodo zaštitnici, a evo kaže, umesto toga ja u Skupštini i to je problem ove države. To je segregacija. To je narušavanje ravnopravnosti. Svako ima pravo da bira i da bude biran. Tada nije dobio opomenu. To je teška povreda ljudskih prava i ravnopravnosti. Juče sam naveo i danas neke činjenice. Nije bilo nikakvog pljuvanja, istina je istina. Znači, ja sam bio u DOS-u, na „Farmi“ sam se verovatno nezgodno počešao, kamera je snimila. Eto, ja to priznajem. Ali, liste nacionalnih manjina služe za zaštitu nacionalne manjine. Da li se slažemo oko toga? Taj prirodni prag je izmišljen, za nacionalne manjine usvojen, ne samo izmišljen, da nacionalne manjine budu zastupljene u parlamentu. Dakle, realno je reći da su na listi nacionalnih manjina nacionalne manjine. Evo vam ovde liste, vlaške nacionalne manjine, ni jedan od ponuđenih odgovora, broj 2 – Đorđe Vukadinović, politički analitičar, vlasnik medija, istraživač javnog mnjenja, novinar, itd, višestruka ličnost.

Rekao sam, jel to pljuvanje? To je istina. To je pravo građana da znaju da neko može da dobije na igrama na sreću, a da pri tome ne kupi srećku. Dalje, ja sam rekao da je na tvitu napisao na komentar Srđana Noga, da nas treba obesiti, da ne treba da visimo na Terazijama, jer je okupator vešao tamo rodoljube, da tamo to ne dolazi u obzir. On je to juče priznao. Rekao sam da su mene izbacili iz jedne emisije da on učestvuje. On je rekao juče, svi ste čuli, gospodine Martinoviću, Orliću, rekao da nije hteo da učestvuje ako ja učestvujem. I ne samo u RTS-u, i u televiziji „Prvoj“, ali su tamo bili korektni, pa su izbacili i mene i njega. To sam rekao i to nije pljuvanje, to je istina i zato pitam – po ili jo? Da li je ovo tačno ili nije? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam već u više navrata rekao da je Đorđe Vukadinović u političkom smislu opštinsko dete. On nije ničiji. Kada ga pitate, jesi li Đilasov? Jesi od Vuka Jeremića? Nisam. Čiji ste vi, gospodine Vukadinoviću? Sad kažete da niste ni Vlah, nego da ste Srbin, pa onda kažete – ali, ja nisam menjao državljanstvo. Valjda ste toliko pismeni da znate da državljanstvo nije isto što i nacionalna pripadnost. Nismo mi vama rekli da ste vi postali državljanin neke druge zemlje, nego da ste promenili nacionalnost, što jeste uradili. Krajnje je licemerno da se neko ko je navodno Srbin, kandiduje na listi vlaške nacionalne manjine, a kandidovali ste se samo iz jednog razloga, krajnje lukrativnog, da biste ušli u parlament, jer niste mogli da uđete u parlament ni na jedan drugi način, nego na listi neke nacionalne manjine, kao što je rekao gospodin Rističević, zato što za nacionalne manjine ne važi zakonski cenzus, nego prirodni cenzus. Ali, sticajem okolnosti uspeo je u parlament te 2012. godine da uđe samo Nikola Tulimirović, ali ne i vi, iako ste bili drugi na listi vlaške nacionalne manjine. Tačno je da sam čitao ocene Aleksandra Vučića i mogu da ih pročitam ponovo. Čitao sam ih zato što oni, koji nam stalno spočitavaju kako imamo lažne diplome, lažne doktorate, kako smo završili ne znam ni ja kakve fakultete, svoje diplome ne smeju da pokažu. Ja sada pozivam vas, gospodine Vukadinoviću, vi ste jedan uman čovek, vi ste znamenita ličnost na srpskoj političkoj sceni, vi ste znamenita ličnost u srpskom, a bogami i u vlaškom narodu, pokažite vi svoju diplomu, pokažite vi vaše ocene. Neka to uradi Dragan Đilas, neka to uradi Vuk Jeremić. Vuk Jeremić, čijoj stranci pripadate i u čijem poslaničkom klubu sedite, je magistar fizike, i kada su ga novinari pitali kako glasi II Njutnov zakon, čovek nije imao pojma. Ja vas sad pitam, kakav je to magistar fizike? Ovde ste govorili niz neistina o jednom poslaniku, koji se zove Marijan Rističević.

Primili ste 2.400.000 dinara, bez javne nabavke, to je vođeno kao javna nabavka male vrednosti. Da, vi, odnosno vaša firma. Vi spominjete, kažete ovi iz SNS se bave nekim biznisom, imaju firme, pa, vi imate firmu, vi ste od „Nove srpske političke misli“ napravili firmu, i na ime toga što imate firmu koja se zove „Nova srpska politička misao“ dobili ste od Državne lutrije Srbije 2.400.000 dinara da ispitate javno mnenje kako žive građani Srbije. Sad postavljam jedno pitanje, u kojoj to državi na svetu, u kojoj to civilizovanoj demokratskoj državi, gospodine Vukadinoviću, Državna lutrija Srbije sprovodi istraživanje na temu da li su građani Srbije ili građani bilo koje druge države zadovoljni svojim životom? Kakve to veze ima sa igrama na sreću? Izvolite. Uvažene kolege kao da osete, to postoje neke vrste ljudi, životinja koje umeju da osete slabost protivnika i onda skoče. Zašto mi niste davali ovoliko replika i prozivali me svih ovih meseci kada sam ovde sedeo i uzaludno pokušavao da dobijem reč? Naravno da svuda ima, i to zna i gospodin Martinović, nego se namerno pravi nevešt, naravno da ozbiljna preduzeća ispituju javno mnjenje, ispituju tržište, naravno da je stanje zadovoljstva i nezadovoljstva standardom svojih građana važno za planiranje kampanje, marketinga preduzeća kakvo je nacionalna lutrija. Naravno da ima smisla. Takođe, ta priča koju je jedan drugi predgovornik rekao, dobio, to je ta priča, to je kao kada bi neko ko prodaje, recimo, posrednik prodaje „mercedes“ ili neka kola, pa kaže – on je dobio 15 ili 20 ili 25, nemam pojma ni kolika je cena tih luksuznih automobila, 25 hiljada ili 50 hiljada evra, dobio je, i to od Borisa Tadića, ili kao što često je govorio Marijan Rističević za prof. Ševarlića. Dakle, nije niko dobio, drugo, niti je dobio taj „mercedes“, postoji jedan mali procenat koji je profit ili zarada. Dakle, to je manipulacija svoje vrste. Kao i ova priča o Vlahu. Dakle, da, lista je nacionalne manjine, ali na njoj mogu da učestvuju, kao što kažem na listama ovih drugih mogu da učestvuju pripadnici nacionalnih manjina, tako može i neko da učestvuje na listi nacionalne manjine. Cilj mi je bio da demaskiram tu zamenu koja se i pokazala, tu pripremu zamene Kurte Murtom, odnosno naprednjačke ove garniture koja je trebalo da zameni već ovu DOS-ovsku, demokratsku, koja je šlajfovala. Nije gospodin Rističević samo rekao ovde da je on podržavao Zorana Đinđića ili Vladu, on je ovde tražio da se zabrane predstavnici opozicije, odnosno opozicionih stranaka tzv. bivšeg režima. On je bio, kao što sada služe, a ja sam objasnio juče čemu i zašto služi, udarna pesnica sada i za prljave poslove i za napade ove na političke protivnike, tome je služio i onom DOS-ovskom režimu. Na taj način je, kažem ima i svedoka ovde, a ima nešto i u medijima zabeleženo, on je bio u rukama gospodina Veselinova i Čanka, ona pudlica, ne mogu da kažem, pitbul, jer bi bilo stvarno neadekvatno poređenje, da pljuje tadašnje socijaliste, tadašnje radikale, zbog njihovih stavova i njihove mračne prošlosti i traži njihovu zabranu, zabranu njihovih stranaka. Znači, najveći je bio i uvek je to tako. Oni koji se prevrnu su uvek najrevnosniji, najveći borci jer moraju da se dokazuju na ovim stranama.

Hvala na pitanju, gospodine Martinoviću. Dakle, završio sam sa prosekom 10,00. Sramota me je da kažem, jer je to čak malo veći prosek i od vašeg šefa stranke. Nisam se nikada time hvalio, a sada ste me pitali. Izvolite. Dame i gospodo, vi ste trebali reagovati kada je u istu ravan stavio ljude i životinje. Niste reagovali, a trebali ste. Ali, evo, ja sam priznao da sam bio DOS, nisam uopšte promenio mišljenje. Poginuo je premijer, ja sam i dalje na tim idejama, nit sam menjao stranku, promenio sam koaliciju, savez itd. On stranku i nema. Nisam promenio nacionalnost, on je menja po potrebi. Malo sam Srbin, malo sam Vlah. Da to pojasnim, to pravo Vlaha da imaju povlašćen položaj, pravo Vlaha, ne lažnih Vlaha, zamislite kada je neko spreman da promeni naciju u jednom periodu samo da se domogne parlamenta. Ja to nisam radio. Ja nisam moralna mizerija. Nisam menjao stav. Ne samo da sam napustio DOS, ja sam napustio parlament. Ja sam otišao, gradio industrijsku zonu u Inđiji, najbolja industrijska zona u Inđiji, doveo fabriku "Fast", uopšte se ne stidim. Napravio sam industrijsku zonu u Inđiji koja je jedna od najboljih industrijskih zona sada. On nije napravio kućicu, bre, za papagaja. On dođe, vrši istraživanja javnog mnjenja, kaže - Vuk Jeremić ima 30%, on osvojio 5%, šest puta promašio čovek, 600% pogrešio istraživanje javnog mnjenja i on uzima od Lutrije Srbije 2.400.000 dinara da ispita javno mnjenje - da li ste zadovoljni svojim životom? On koji je to radio i pokazao sam mu sve da je na "Tviteru" napisao, on će sutra reći da nije bio na listi Dveri, onog Boška Ljotića žutića, on će reći da nije tačno. On će reći da nije bio dobar sa Koštunicom, da je ćutao kada je bio martovski pogrom, da je ćutao kada je Crna Gora otišla, da je ćutao kada je proglašena nezavisnost, zato što mu se to isplatilo, zato što je Boris Tadić nadoknadio ono što Koštunica nije uradio.

A ja neću da ne vredim ništa. Izvolite. Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću. Evo, gospodin Vukadinović je rekao da je on vršio istraživanje mnenja za potrebe Državne lutrije Srbije, a u svrhu izborne kampanje. Koliko znam, Državna lutrija Srbije ne učestvuje na izborima. Da, da, samo vi pokazujte da sam ja lud, ali evo ovde na papiru imam ugovor iz oktobra 2009. godine koji ste potpisali sa Državnom lutrijom Srbije, direktorica Državne lutrije Srbije je bila Tijana Anđelić. Da ne kažem da je bila kadar lično Borisa Tadića. I šta sad mislite, da smo mi ovde svi mala deca, pa ne znamo da su DS i Boris Tadić finansirali vas i vašu firmu koja se zove Istraživačko-informativni centar "Nova srpska politička misao" da sprovedete istraživanje javnog mnenja, i to zamislite za koga, za Državnu lutriju Srbije, sa pitanjem "Da li ste zadovoljni životom u Srbiji" Šta to ima veze sa osnovnom delatnošću Državne lutrije Srbije? Kakve veze ima Državna lutrija Srbije sa pitanjem kako građani Srbije žive? Državna lutrija se, kao i svaka lutrija, bavi organizovanjem igara na sreću i apsolutno je ne zanima kako žive građani bilo koje države, pa i države Srbije. Ovo je bio način kako da se finansira "Nova srpska politička misao", a da građani Srbije to ne primete i način kako da vi afirmišete politiku DS i Borisa Tadića, a da opet građani Srbije to ne primete. Ali, evo, vidite, mi smo uspeli da dođemo do tog ugovora iz koga se vidi da ste vi 2009. godine na ime navodnog istraživanja javnog mnenja koje ste sproveli za potrebe Državne lutrije Srbije, a u svrhu učestvovanja Državne lutrije Srbije na parlamentarnim izborima, tako ste maločas rekli, dobili 2.400.000 dinara, i to su činjenice. Ono što zamerate Marijanu Rističeviću, ja mislim da je krajnje licemerno. On je čovek rekao da je bio DOS-u, ali ste u DOS-u bili i vi ali to nećete da kažete. Meni možete da kažete sve, ali ja nisam bio u DOS-u. Ali vi ste izabrani sad u ovom sazivu, niste uspeli 2012. godine kao pripadnik vlaške nacionalne manjine, to vam nije pošlo za rukom, ali ste 2016. godine izabrani na listi DSS, da vas podsetim gospodine Vukadinoviću. To je ista ona DSS koja je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, a vi kažete da ste protiv EU. To je ista ona DSS za vreme čijeg mandata su sprovedene brojna pljačkaške privatizacije u Srbiji, a vi kažete da ste protiv toga. To je ista ona DSS koja je sa NATO paktom zaključila čitav niz međunarodnih sporazuma kojima se NATO paktu, njihovom osoblju, njihovim vojnicima i oficirima garantuje diplomatski status na celoj teritoriji Republike Srbije, ne samo na Kosovu i Metohiji, a vi ste navodno protiv NATO pakta. To je ista ona DSS koja je ćutala kada se dešavao pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji, a vi ste navodno veliki zagovornik odbrane Srba na Kosovu i Metohiji. To je ista ona DSS koja je ćutala kada su Šiptari na Kosovu i Metohiji proglasili nezavisnost, pa je vaš finansijer Boris Tadić tog 17. februara 2008. godine, jer nije smeo da se suoči sa građanima Srbije koji su protestvovali protiv toga, izmislio službeno putovanje u Rumuniju, a Vojislav Koštunica, vaš politički šef se zavukao negde u mišiju rupu da ga niko ne vidi. Dakle, vi ste ne pripadnik DOS-a, znači vas treba negde izložiti u političkom muzeju i pokazivati – evo, ovakvi ljudi su nam vodili državu od 2000. do 2012. godine i zato građani Srbije, nemojte da se čudite što nam je država bila razvalina kad ste vi sišli sa vlasti 2012. godine. Hvala dr Martinoviću. Pravo na repliku ima Neđo Jovanović. To će sada gospodin Jovanović da proba da odgovori. Izvolite. Zahvaljujem se predsedavajući. Neću da objašnjavam i odgovaram gospodinu Vukadinoviću jer ne vidim potrebe da odgovaram njemu, ali zbog građana Republike Srbije i zbog ovde pojedinih prisutnih kolega narodnih poslanika moram nešto da kažem, a to je da SPS su mnogi pokušali da otpišu i da brišu, da kažu da ne treba da postoji, da kažu da je to satanska stranka, da kažu, rekao sam mnogi, nisam imenovao bilo koga, da kažu da SPS nije ni trebala da postoji. Zajedno sa nama su vezivali SRS, na sreću građana Republike Srbije i nas socijalista, SPS je sve to prošla i pokušaje linča i pokušaj diskreditacije i pokušaj brisanja sa političke scene, a gde smo mi – ovde gde smo uvek bili, uz narod, državotvorna stranka koja se borila za svoju državu i boriće se za svoju državu. Naravno, ono što građani treba da znaju jeste činjenica koju niko ne može da ospori, a to je da se mi svoje prošlosti nikada nismo stideli niti ćemo se stideti. Nećemo se nikada postideti ni Slobodana Miloševića, jer je to bio period ogromnih iskušenja i izazova, katarze kroz koju je prolazila Srbija, kroz koju su prolazili građani Srbije. Uvek ćemo pred građane stati sa svim svojim manama i sa svojim vrednostima na pravi način i reći ćemo – Socijalistička partija Srbije je ovde zbog građana, jer su nam građani dali legitimitet da nikada ne budemo van parlamenta, da uvek budemo u parlamentu od početka višestranačja u Republike Srbije. Za sve one koji su želeli da nas nigde ne vide, da nestanemo, odgovor je jasan - tu smo i bićemo. Hvala. Hvala kolega Jovanoviću.

Idemo dalje sa radom. Prešlo se na lične stvari, na lično vređanje i to stvarno nema nikakvog smisla. (Đorđe Vukadinović: Ko je vređao?) Vi lično, evo vi. Vi kao primer, vi koji to spočitavate gospodinu Rističeviću. Dobro, ako niste počeli, ja sam ovde zbog toga da ne dozvolim da ne nastavite tako i da nastavimo sa radom. Nama je tema dnevnog reda – Izbor zamenika Zaštitnika građana. Molim i vas, molim i kolege iz većine da se vratimo, da radimo u skladu sa ovom temom. Hvala vam. Poštovani narodni poslanici, tema koja je pred nama – Zaštitnik građana je izuzetno bitna institucija za sve građane ove države i vrlo je važno da i taj Zaštitnik građana ima oko sebe kvalitetan tim koji će mu pomoći da se izbori sa svim onim što znači zaštita prava svakoga pojedinca, svake individue u ovoj državi. Mi kao pripadnici manjinskih naroda vrlo smo svesni značaja ove institucije i potrebe da danas ili ovih dana i ova institucija dobije veći broj ljudi koji će pomoći u zaštiti prava svakoga pojedinca, a posebno ovih zajednica koje su vrlo često diskriminisane, koje vrlo često imaju probleme sa pojedinim delovima aparata i koji vrlo često ne mogu same da se izbore sa onim što su izazove današnjice. U tim izazovima spomenuću, recimo, ono što sam juče govorio na konferenciji za štampu, o tome da se već drugi put spaljuje automobil jedne državne institucije, Doma za lica ometena u razvoju u Tutinu i 2018. godine i evo i danas 2019. godine, a sada već pred kućom u kojoj su njegova deca, majka, žena i da apsolutno od te 2018. godine nismo imali epilog, da nikada nisu raskrinkani, da nikada nisu privedeni i procesuirani oni koji su prvog puta tu situaciju napravili. To je bilo ohrabrenje da i sada i iznova to urade i to je zaista jedna crvena linija koja ne može više da se podnese i koja je vrlo važno i da Zaštitnik građana tretira. Jer, onaj koji je ohrabren nečinjenjem određenih institucija, posebno tužilaštva, posebno istražnih organa, da se procesuiraju i pronađu oni koji su zapalili automobil jednog državnog službenika, jednog direktora jedne institucije, da iznova to uradi, ne sme biti na slobodi. Naravno, ovde govorim o tome da nažalost još uvek imamo pojedine delove države gde zakon nije u dovoljnoj meri implementiran i koji su nekako prepušteni sami sebi. Da ne bude da govorimo samo o problemima Bošnjaka, bošnjačkoj nacionalnoj zajednici, spomenuću i jedan slučaj jedne porodice koja nam se javila iz Subotice, makedonsko-hrvatskog porekla, porodice čiji je sin Dušan Kosovski pre deseta dana u centru Subotice pretuče od strane četiri lica, koji još uvek nisu identifikovana do kraja i proces još uvek nije realiziran. Porodica strahuje, s obzirom da se zna ko je to počinio, da su to uglavnom tatini, babini sinovi, da će uticati i na sam proces. Iako zaista nije dopušteno, iako je ova institucija odgovorna i važna u ovom pogledu zaštite svakog pojedinca, zaštite svakoga pripadnika nacionalne zajednice i bilo bi zaista važno podržati i pomoći ovu porodicu, jer je reč o licu koje je, pri tome i invalid, sa dioptrijom od 24,5% na jednome oku. Zato nam je bitno da ovaj institucija punim kapacitetom radi, da svaki građanin, bio on Hrvat, bio on Makedonac, bio on Bošnjak, Albanac, Mađar, Rom, Srbin oseti da je u ovoj državi svako jednak pred zakonom, da bez obzira da li je onaj koji je počinilac u rodbinskim vezama sa onim koji je na nekoj poziciji ili bio na poziciji mora biti procesuiran i da svako biva i treba biti zaštićen i jednak pred sudskim i drugim organima u ovoj državi. Iz tog razloga ćemo mi poslanici Stranke pravde i pomirenja glasati za ove predloge i tražiti da, takođe, institucija Zaštitnika građana bude prisutnija na terenu i recimo, i time ću ako mi dozvolite završiti, da se bori da budu prava svih podjednako tretirana, a posebno prava onih kategorija koje su ugroženije, pa među njima i đaci, jer smo imali situaciju, nažalost, da su đaci Bošnjačke nacionalnosti, već tri meseca bili nepravedno zbog igre između Bošnjačkog nacionalnog veća i određenih institucija ugrožena njihova prava, da imaju kvalitetnije udžbenike za izvođenje nastave na svom jeziku, posebno za drugi i šesti razred. Zapravo, oni su bili zatočenici onoga što znači zloupotreba i upotreba manjinskih prava od strane onih koji su neodgovorni i od strane onih koji ne vode dovoljno računa o tome da svako mora imati ono što mu po zakonu pripada, pa i đaci koji slušaju nastavu na bosanskom jeziku. Hvala. Hvala, kolega Fehratoviću. Reč ima prof. dr Miladin Ševarlić. Nije prisutan. Zahvaljujem predsedavajući, drugarice i drugovi, dame i gospodo, možda se ne bih ni javio za reč i ostavio mom kolegi iz poslaničkog kluba više vremena od grupe, ali ja moram da kažem sledeću stvar. Republika Srbija radi, deluje i postoji u svim svojim oblicima, na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, izuzev na privremeno okupiranoj teritoriji KiM, u punom svom kapacitetu. Između ostalog i Zaštitnik građana apsolutno jako dobro funkcioniše, radi i pokriva sve probleme građana Republike Srbije na celoj njenoj teritoriji bez bilo kakve diskriminacije, da li se radi o bilo kojoj nacionalnoj manjini, o bilo kojoj grupi koja se može tretirati kao ugroženom kategorijom, kao i o većinskom srpskom stanovništvu. Prema tome, neprimereno je, nepotrebno pojedinačne slučajeve, koji zna se kako se rešavaju i ispravljaju, prezentovati i pokušavati da se postavi kao nekakvo pravilo ponašanja i odnos Republike Srbije prema nekoj od nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije. Podsetiću vas da je Republika Srbija jedina država koja, i nadam se da mi ovo neće biti zamereno, čak i u Ustavu favorizuje prava svih nacionalnih manjina i svih ugroženih kategorija u odnosu na većinski život i to tako treba da bude i to nije sporno. Prema tome, nemojte govornicu parlamenta Republike Srbije koristiti za međusobne, partijske obračune kada su u pitanju statusi nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Mislim da je to, najblaže rečeno, krajnje nekorektno, a pogotovo je nekorektno stavljati u nekakav izgled da Zaštitnik građana, u nedovoljnoj meri obavlja svoj posao kada su u pitanju Bošnjaci, kada su u pitanju prava i nekakvi pojedinačni slučajevi sa te teritoriji. Apsolutno nije tačno. Imam saznanja zato što sam pratio te izveštaje, imam informaciju o tome koliki stepen angažovanja Zaštitnik građana je imao i ima kada su u pitanju nacionalne manjine, prema tome, takve kvalifikacije su apsolutno ne primerene. Naravno, ništa nije idealno, sve može uvek da bude još bolje i funkcionalnije od onoga što jeste danas i upravo iz tog razloga, kao što sam i na početku ovog izlaganja rekao, podržaćemo i glasaćemo za predloge koje Zaštitnik građana dostavi ovom Domu, kao svoje zamenike, jer će njemu biti lakše, a i sama služba koja zaslužuje da dobije odgovarajući broj kadra koji ga prati, jer je jako važna za zaštitu prava građana Republike Srbije, još bolje radi i to je ono što je naše pravo, ali i naša obaveza do omogućimo, kao što je obaveza da vodimo računa da zbog unutrašnjih, političkih, međusobnih razmirica koje postoje na lokalu ne dovodimo u pitanje odnos Republike Srbije prema nacionalnim manjinama ni u kom pogledu. Hvala, gospodine Komlenski. Ako ste dobro slušali, ja sam kazao da je izuzetno važna i bitna institucija Zaštitnik građana i slažem se sa vama da je Zaštitnik građana postupao u više slučajeva, ali je obim problema sa kojim se suočavamo veoma veliki i zato smatramo da je jako važno da ima i ovu podršku u pogledu svojih pomoćnika. Naravno, nije sve idealno. U zakonima u Ustavu jesu prava manjinskih zajednica, manjinskih naroda tretirana i problem jeste implementacija tih zakonskih rešenja na terenu. Evo, ja ću vam konkretno spomenuti jedan najsvežiji slučaj. Skoro je u policijskoj upravi Novom Pazaru bio konkurs za primanje novog broja službenika. Prema pozitivnom zakonskom rešenju trebalo bi to biti proporcionalno broju stanovništva, pa bi trebalo biti - 7 Bošnjaka, tri Srbina, međutim, primeno je tri Bošnjaka, a sedam Srba. Dakle, to nije nešto što se tiče lokalnih razmirica. Drugo, ovo o čemu sam govorio tiče se jedne državne institucije, tiče se institucije koja se zove Dom za lica ometena u razvoju, čiji je direktor već drugi put žrtva terorističkog akta, mogu slobodno da kažem lokalnih mafijaša, koji u martu 2018. godine, spaljuju automobil i istraga o tome još uvek nije razrešena. Pre dva dana pred porodičnom kućom u kojoj se nalaze njegova deca, u kojoj se nalaze njegova supruga i majka, na istovetan način spaljuju mu još jedan automobil. Dakle, ovde nije reč o selektivnom pokušaju i prenošenju bilo čega sa lokala, već o tome da želimo alarmirati javnost, pre svega nadležne organe, da se ovakvi slučajevi do kraja razreše, kao i slučaj koji sam spomenuo iz Subotice. Ovde nije reč o Bošnjaku, već o detetu koji je invalid, koji je iz bračne zajednice Makedonca i Hrvata, i koje je bilo žrtva nasilničkog ponašanja za koji još uvek nije završen proces iz razloga što su verovatno, prema rečima porodice, upleteni u taj slučaj oni koji su, ne govorim ni Srbi, ni Hrvati, ni Mađari, već oni koji su tatini sinovi i zbog toga to nije rešeno. Dakle, još jednom samo da zaključim.

Izvolite. Ja se bojim da moj uvaženi kolega mene nije dobro razumeo u jednom delu diskusije koju sam rekao i to je sada u ovoj replici i potvrdio. Ja bih samo da razjasnimo sludeću stvar. Znači, ono što je za institucionalno rešavanje, zna se kako to funkcioniše. Dovoljno ste u parlamentu i jako dobro znate kako se pojedinačni slučajevi rešavaju kada je u pitanju propust negde u radu. Ja ću prihvatiti da može da postoji, naravno, ništa nije bezgrešno, ali jednu stvar moram da prokomentarišem, a to je sledeće. Sada ste nabrojali da je u policijskoj stanici, ako sam dobro shvatio, u Novom Pazaru primljen određeni broj novih pripadnika policije. Jedan broj su pripadnici bošnjačke nacionalne manjine, drugi su srpske nacionalnosti. Ja sada postavljam samo jedno pitanje - iz kog razloga i da li je dobro posmatrati to kao izdvojenu teritoriju Republike Srbije? Znate, evo u Inđiji, koliko ja znam, broj Bošnjaka koji živi na teritoriji Inđije je gotovo zanemarljiv po nekom procentu, a čini mi se da imaju dva policajca bošnjačke nacionalnosti koji su zaposleni i rade u Inđiji. Da li sada treba to da znači da u Inđiji ne treba da bude zaposlen niko od Bošnjaka? Ja smatram da ne treba. Prema tome, ako ćemo posmatrati Ministarstvo unutrašnjih poslova, to je republički organ. Ne može se posmatrati od policijske stanice do policijske stanice, moramo to pogledati u jedno malo širem kontekstu, pa onda imati jednu odgovarajuću procenu nečega što se dešava. I još nešto, ako se ne varam, Bošnjaka u Beču ima više od 100 hiljada i, evo, ja sam gotovo spreman da se kladim i siguran sam da nema nijednog policajca koji je bošnjačke nacionalnosti tamo zaposlen. Prema tome, ja vas molim da o takvim stvarima kada govorimo imamo izuzetan oprez, jer stojimo iza svake reči koju izgovorimo, koja može biti pogrešno tumačena. Ja mogu da razumem i zaista imam želju i možemo zajednički probati da vidimo šta je taj problem o kojem ste govorili oko Subotice i svega toga, ali tom problemu u ovoj diskusiji, po meni, nije mesto, jer stvara jednu potpuno pogrešnu sliku, a očigledno o suštini da je Srbija država koja izuzetno vodi računa o pravima nacionalnih manjina, jeste da će to biti i da će to još više unapređivati i podizati na viši nivo i u tom kontekstu i treba da radimo i da sarađujemo. Izvolite. Ja se zahvaljujem kolegi, međutim u sredinama gde nacionalne zajednice čine određene postotak stanovništva, tako je definisano zakonom, proporcionalno u državnim institucijama treba biti zastupljena i ta nacionalna zajednica. To je nešto što je pravo, upravo ono pozitivno pravo o kome ste vi govorili i ja apsolutno taj deo diskusije vaše podržavam. Zato je vrlo važno da poslije svega što se izdešavalo devedesetih godina pa na ovamo, nacionalne zajednice upravo osete i u tome svoju pripadnost i tim institucijama i ovoj državi. Ukoliko na konkursu za tih 10 mesta bude prijavljeno blizu 600 mladih ljudi i ukoliko se primi svega 10 njih i od toga prema ovakvom nacionalnom ključu, onda to revoltira zaista 600 porodica koje neko drugi zloupotrebljava ili pokušava zloupotrebiti u ono što nije dobro. Zato smatramo izuzetno važnim i upravo ovde govoriti o tim pitanjima i upravo kada je na dnevnom redu tačka o Zaštitniku građana, jer je on ta institucija koja se brine ili stara o tome da svi zakoni budu podjednako važeći i da na podjednak način tretiraju sve građane, posebno one koji su pozitivno diskriminisani. Ja nemam zaista ništa da kažem u pogledu zakonskih rešenja, jer su ona stvarno pozitivna. Imamo problema sa implementacijom tih zakonskih rešenja i imamo problema kada određene institucije stave sebe iznad zakona i Ustava, kao što je to bio skoro slučaj sa RTS, njegovim Savetom i tako dalje. To su problemi za koje smo mi upravo došli ovde delegirani od naših građana da rešavamo sa pozicije narodnih poslanika i ovoga plenuma i mislim da je to nešto što je u najboljem interesu i Republike Srbije. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Ja neću sada ulaziti u dalja objašnjenja, nadam se da će biti dovoljno jasno. Negde početkom ovog mandata, obzirom da sam i u Odboru za državnu upravu, lokalnu samoupravu i pravosuđe, pripadnici jedne nacionalne manjine su stavili primedbu ili pitanje na sednici Odbora zašto u sredini u kojoj oni imaju pretežan broj stanovnika, sudija koji se predlaže nije pripadnik te nacionalne manjine. Kolege iz Visokog saveta sudstva su, naravno, dostavile odgovarajuću dokumentaciju i šta se uspostavilo? Uspostavilo se da je razlika u kvalitetu osoba koje su konkurisale bila toliko velika da je ključ bio neprimenljiv. Kolege su se s tim, naravno, saglasile, jer je bilo jako važno da u toj sredini sudi neko ko svoj posao izuzetno dobro obavlja. Ja ne želim da pravim bilo kakvu aluziju i analizu, samo hoću da kažem da je potrebno napraviti detaljnu analizu zašto se to tako desilo tamo, a to ne svoditi na proste brojeve, jer mi pričamo o ljudima, pričamo o osobama koje treba da sprovode zakon, koji predstavljaju državu. Prema tome, svašta je tu od toga moguće, a ono u šta sam ja apsolutno siguran, obzirom da ovo nije prvi put da se ovakva pitanja postavljaju, siguran sam da bi kancelarija Zaštitnika građana i druge institucije apsolutno reagovale u tom pravcu i upozorile da tu postoje nekakvi problemi. Prema tome, obzirom da toga nema, ja ipak ću u ovom trenutku verovati da se zaista sve što se tamo dešava i po pitanju tog zapošljavanja o kojem konkretno govorite, dešava, naravno, u dobroj veri i nameri da je najvažnije da ti organi besprekorno ili što bolje funkcionišu na terenu, a naše kao nekih ljudi koji se bave politikom i predstavnici smo građana, pogotovo sredine iz kojih dolazimo, jeste da upravo objasnimo da je to mnogo važnije, nego da li se neko zove Pera ili Žika, da li je mršav ili debeo. Važno je da posao koji mu je poveren obavlja isključivo u korist te zajednice. Hvala. Hvala, kolega Komlenski. Izvolite. Hvala vam, uvaženi predsedavajući. Ovo što ste napravili, neki pokušaj, ali ste se dobro ogradili od toga, od slične komparacije. Ne bi smelo da stoji, jer od 600 prijavljenih, nemoguće je da nema bar sedam onih koji su sposobni da do kraja odgovore takvoj vrsti zadatka, jer bi to bilo zaista poražavajuće. Ja nisam spreman i neću i ne želim u to da poverujem. Svakako da se slažem sa vama da je najbitnije da ti organi rade zaista kvalitetno, da rade punim kapacitetom i da im se ne događa da im bude pokraden magacin zaplenjene robe, kao što se to dogodilo sa Policijskom upravom u Novom Pazaru. Ono što je nama važnije od svega ostalog jeste da ova pozitivna zakonska rešenja koja zaista pozitivno tretiraju nacionalne zajednice, budu implementirane do one mere u kojoj je to najviše moguće, jer biti manjina u jednom narodu ili u jednoj državi, na jednom prostoru zaista nije lako. Vrlo bi bilo dobro da uvek oni koji su većina pokušaju ponekad staviti u cipele pripadnika manjinskih naroda, kao što se i mi vrlo često stavljamo u cipele većinskog naroda, jer je vrlo važno da jedni druge do kraja shvatimo, razumemo i na kraju razvijamo zajedništvo, duh tolerancije, suživota, a to zaista je jedino moguće ukoliko se do kraja poštuje ono što su zakonska rešenja, ono što je prepoznao Ustav i ukoliko se teži da i ono što prema mišljenju nacionalnih zajednica nije dobro zakonsko rešenje, popravi i da na taj način svi mi budemo zajednički deo građenja budućnosti ovog prostora i ove države. Hvala, kolega Fehratoviću. Zahvaljujem se, predsedavajući. Uvaženi predstavnici Zaštitnika građana, imajući u vidu da danas razmatramo jednu jako važnu temu, a to je nešto što se vezuje za kadrovsku strukturu Zaštitnika građana, ja ću svoju diskusiju započeti, pre svega, od nečega što je za građane i najvažnije, a to je uloga Zaštitnika građana, kao regulatornog tela sa jedne strane, a sa druge strane, njegovom odnosu prema institucijama sistema u Republici Srbiji. Sve u svemu, to se vezuje za nadležnosti koje su zakonom propisane, kao nadležnost Zaštitnika građana. Ono što su moje uvažene kolege komentarisale u prethodnim diskusijama stoji kao apsolutno tačno. Bilo je mnogo grešaka, bilo je mnogo čega, što apsolutno nema nikakve veze sa Zakonom o Zaštitniku građana, sa regulativnom koja se odnosi na Zaštitnika građana, bilo je previše politikanstva, zloupotreba, uzurpacija tuđih nadležnosti, kako bi se politika nametnula nad nečim na šta ne sme da se nametne, a to je nezavisnost Ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana. Kada govorimo o toj nezavisnosti, onda to podrazumeva da građani moraju da prihvate Zaštitnika građana kao apsolutno nezavisnog. Nezavisnog od politike, nezavisnog od finansijskih lobija, nezavisnog od privrednih lobija, nezavisnog od bilo koga, jer je tu nulti stepen tolerancije kada je u pitanju bilo kakav uticaj na rad i sprovođenje nadležnosti Zaštitnika građana. S druge strane, činile su se greške u suprotnom pravcu, a to je da se Zaštitnik građana nametao u odnosu na druge institucije koje su takođe nezavisne. S obzirom da pripadam tom delu, imam punu slobodu i pravo da to kažem kada je u pitanju pravosuđe. A zašto? Pa zbog toga što su pre, navodno, zbog ugrožavanja određenih prava određene aktivnosti Zaštitnika građana bile usmerene direktno tako što se uzurpirala uloga sudova, pa i tužilaštava. Zaštitnik građana nema pravo da meritorno odlučuje, da meritorno ispituje sudske odluke, da na bilo koji način se meša u rad tužilaštva i sudova. To se činilo. Zbog toga kada se vama obraćam, mogu da izrazim izuzetno pozitivan stav. Dobro je zbog toga što građani Republike Srbije vraćaju poverenje u instituciju Zaštitnika građana, a sve dok se Zaštitnik građana drži svojih nadležnosti i zakonskih ovlašćenja, građani Srbije će to poverenje sigurno povećavati, jer imaju razloga za to. Ono što želim da vam ukažem, jeste jedna komplementarna aktivnost Zaštitnika građana sa jednim od skupštinskih tela Republike Srbije, odnosno Skupštine Republike Srbije, a to je Komisija za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija. Zbog toga što smo na istom zadatku i u istoj ulozi, da utvrdimo stepen zaštite prava osuđenih lica, a to podrazumeva i uslove boravka u kaznenom-popravnim ustanovama. Zatim, način sprovođenja tzv. „zavodskih i zatvorskih“ aktivnosti prema osuđenim licima, kao i tretman osuđenih lica u celini. I do kakvih smo zaključaka mi kao skupštinsko telo, naravno da će o tome diskutovati moje uvažene kolege, tu je moja koleginica Milanka Vukojičić, tako da ćemo sasvim sigurno imati razloga da prokomentarišemo nešto što istovremeno radi i Komisija, ali i radi Zaštitnik građana. Kao Komisija Skupštine Republike Srbije uspeli smo da ostvarimo uvid u tretman osuđenih lica u nekoliko kazneno-popravnih ustanova. Kazneno-popravne ustanove u Nišu, Sremskoj Mitrovici, CZ u Beogradu, obišli smo maloletnički zatvor u Valjevu, vaspitno-popravnu ustanovu u Kruševcu, a pre našeg mandata i u nekim drugim kazneno-popravnim ustanovama. Do kojih smo zaključaka došli? Došli smo do istih zaključaka koje vi imate, a ti zaključci nedvosmisleno govore da je tretman osuđenih lica sada u odnosu na prethodni period daleko bolji iako uslovi nisu ispunjeni u onoj meri koji su propisani standardima EU i na šta se ukazuje, ali u svakom slučaju su se ti uslovi poboljšali. Kada smo bili u kazneno-popravnoj ustanovi u Nišu, uvideli smo da je rukovodstvo te kazneno-popravne ustanove učinilo mnogo na poboljšanju tretmana osuđenih lica, da je od jednog ruiniranog korpusa objekata, to je sve bilo ruina, ruševina, da su ti ljudi isključivo iz sopstvenih sredstava, bez neke značajnije podrške od bilo koga, pa i iz budžeta, jer se štitio budžet, uspeli revitalizovati ustanove, podići brojne objekte, zadovoljiti uslove boravka u ćelijama, odnosno zatvorskim jedinicama, ostvariti najpovoljnije uslove kada je u pitanju otvoreni i poluotvoreni tretman, pa i onaj zatvoreni tretman osuđenih lica. To je Nišu urađeno za relativno kratko vreme na najbolji mogući način. Oformljena je velika ekonomija, proizvodni pogon je u kome osuđena lica jesu radno angažovana, imaju adekvatan tretman kao radno angažovana lica. Kada smo bili u Sremskoj Mitrovici, imali smo priliku da se uverimo u nešto što građani Republike Srbije treba da znaju, a to je da i pored toga što je nedovoljan broj kapaciteta i pored toga što je veći broj osuđenih lica smešten u odnosu na realne mogućnosti ustanove za smeštaj, da su ti uslovi ipak prihvatljivi. Naravno da moramo težiti da oni budu bolji i biće bolji ako uzmemo kao primer kazneno-popravni zatvor u Pančevu, onda ćemo shvatiti da su to standardi koji se poštuju od strane Republike Srbije, a negde su otprilike približni standardima EU. Sve ovo govorim zbog toga što imamo isto viđenje, isti pristup rešavanju problema. Ono što je ukazao Zaštitnik građana mi imamo potpuno identičan stav. Dakle, sa te strane možemo da istaknemo da je barem u tom segmentu, ne želim o ostalim segmentima zaštite prava građana da govorim, učinjeno mnogo, a da je Zaštitnik građana u tom pravcu dao sve od sebe da prepozna i probleme i da prepozna i one vrednosti, moram ih tako nazvati, koje se vezuju za poboljšanje tretmana osuđenih lica u kazneno-popravnim ustanovama.

Sada reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite, gospodine Miletiću. Zahvaljujem se.

To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Inače, ja sam uvek govorio i govoriću u narednom periodu za probleme, za one stvari koje se dešavaju na jugoistoku Srbije, u malim sredinama, u brdsko-planinskim područjima , u našim selima, o problemima naših ljudi koji žive na selu, a današnji dan, ovo što sam sada govorio, baš se to tiče Zaštitnika građana. Veliki broj naših ljudi koji žive u takvim sredinama, veliki broj naših žena, dece koja žive u našim selima, imaju potrebe da se njima stavi veća pažnja, da se njima da veća mogućnost da imaju veće naknade, da imaju sigurniju budućnost. Svedoci smo da o problemima naših žena na selu, da o problemima naše dece na selu, govorimo ovde, govorimo i na Vladi, ali rezultati toga moraju biti malo više vidljivi. Ja očekujem da u narednom periodu zajedno vi iz vaših obaveza, Zaštitnik građana, zamenik i svi ostali, da se više stavi akcenat na te ljude koji žive na selu, žive od sela, na bračne zajednice koje žive u tim selima. Tu govorim o selima koja su slična opštini Svrljig, Gadžin Han, u selima gde nema ni kanalizacije, nema ni vode, nema vodovoda, nema ambulante ili se ambulante zatvaraju. To govorim o selima gde je potrebno da se otvaraju nove zadruge, da se više ulaže u ta sela što se tiče vode, kanalizacije i infrastrukture. Najveća stvar za sve te ljude jeste da oni imaju, ukoliko žive na selu nemaju dovoljno mogućnosti da imaju posla, da preko svog gazdinstva imaju više sredstava. Još jednom bih zahvalio vama i pozvao kolege poslanike da glasaju i ja ću glasati za ovaj predlog zakona, jer je koleginica Vjerica Radeta govorila o nekim stvarima o kojima sam ja hteo da govorim. Reč ima dr Muamer Zukorlić. Nije prisutan. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi predstavnici Zaštitnika građana, uvažene kolege narodni poslanici, danas razmatramo predlog za imenovanje zamenika Zaštitnika građana. Ovo je veoma bitno pitanje, s obzirom na značaj ove institucije i činjenicu da kroz instituciju Zaštitnika građana ostvarujemo poseban vid kontrole rada javnih institucija, da Zaštitnik građana ispituje i prati da li državni organi i organizacije, koje vrše javna ovlašćenja zakonito pravilno rešavaju o nekom pravu i interesu građana. Obaveze Zaštitnika građana nisu da kontroliše samo formalno poštovanje zakona, već i etičnost, nepristranost i korektnost u radu i poštovanje dostojanstva pojedinca u kontaktu sa javnom administracijom. Zadatak Ombudsmana je korektivne prirode i njegova obaveza je da ukazuje na nedostatak rada javnih institucija, da preventivno deluje i pomaže radu tih institucija, a sve u najboljem interesu građana. Pošto zamenici Zaštitnika građana pomažu Zaštitniku građana u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti u okviru ovlašćenja koja su mu data, naročito u pogledu zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina, lica lišenih slobode, ravnopravnosti polova, prava deteta i osoba sa invaliditetom. Smatram da će se imenovanjem zamenika Zaštitnika građana sigurno stvoriti preduslovi za još kvalitetniji rad kancelarije Zaštitnika građana, od koje svakako građani i institucije imaju velika očekivanja. Smatram da će imenovanjem zamenika Zaštitnika građana, pored klasične funkcije Zaštitnika građana, a to su kontrola javna uprave i zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda, nastaviti sa razvijanjem i druge uloge ovog značajnog instituta, u kome Zaštitnik građana se pojavljuje kao posredni učesnik u antikorupcijskom procesu i kao subjekat koji ima značajnog učešća u procesu izgradnje političkog sistema kroz vladavinu prava. Povodom jučerašnjeg Dana ljudskih prava, Zaštitnik građana je izdao saopštenje u kome je naveo da građani Srbije u velikom broju ove godine dočekuju ovaj datum suočeni sa narušenim i sa teško ostvarim pravima, kako u oblasti ekonomskih, socijalnih, tako i imovinskih prava. Netolerancija i nasilje kreira nedovoljno bezbednu sredinu i traži dodatne napore države i društva kako bi prava pojedinaca bila ispoštovana potpuno. Građani su upozorili na svakodnevne povrede njihovih prava i sloboda, zahtevajući da u njihovom svakodnevnom životu poštuju se zajamčena prava i da ne smemo da zaboravimo na temeljnu vrednost svakog prava, to je poštovanje dostojanstva svake ličnosti, na nediskriminaciju, toleranciju, solidarnost, o čemu najčešće govore upravo najranjivije društvene grupe. Zaštitnik je istakao i, po njemu, poražavajuću činjenicu, a i po nama, da je svako šesto dete u Srbiji korisnik socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite u oblasti porodičnih odnosa i rodne ravnopravnosti. Naveo je da je pažnja institucije usmerena na problem nasilja. U okviru ovih 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koji je započeo 25. novembra, a završio se juče, 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava, više od 1.700 organizacija i u više od 100 zemalja, obeležavaju se ovih 16 dana. I naša država i institucije su uključene, a i sama opština iz koje dolazim, opština Vrbas, kroz komisiju za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti. I ove godine je bio organizovan okrugli sto, na kome je konstatovano da hitne mere koje su zakonski uvedene, dale su svoj doprinos kada je u pitanju sprečavanje nasilja. Naveli su u pojedinim slučajevima i neke zloupotrebe same primene hitnih mera od strane žena, što je zanimljivo u njihovim konstatacijama, ali svakako su i naveli to što i Zaštitnik građana navodi, a to je da treba nasilje da bude vidljivije, da treba svi zajedno da radimo na tome da postanemo društvo sa nultom tolerancijom prema nasilju. Meni je bilo vrlo zanimljivo što smo u okviru Odbora za ljudska i manjinska prava imali priliku da se upoznamo sa jednim istraživanjem Misije OEBS-a, koja je radila. To je jedno kvalitativno i kvantitativno istraživanje. U njemu je navedeno da naša država, kada je u pitanju prosek, ne odskače od nekog evropskog proseka kada je u pitanju nasilje. Ali, evo, kolega Milija je govorio pre mene. On se vrlo često obraća svojoj sredini i kao predstavnik seoskih sredina. Želim da istaknem da je u tom istraživanju navedeno da je procentualno manje zastupljeno svi oblici nasilja u seoskim sredinama u odnosu na urbane sredine. To je za mene bio interesantan podatak koji je naveden. Jedino je navedeno da kada je u pitanju fizičko nasilje, ono je u nešto većem procentu kada su u pitanju osobe koje su mlađe od 15 godina. Zaštitnik građana je naveo da kada su u pitanju pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji, da se Srbija svrstava, kada je njihov položaj u pitanju, u red zemalja koje su u pogledu ostvarenih manjinskih prava i sloboda ostvarile, čak i nadmašile neke evropske standarde, što je vrlo značajno da istaknemo. Kada je u pitanju područje medijskih prava i sloboda i javnog informisanja, tu oblast karakteriše govor mržnje, česti napadi na medije, zaposlene u medijima, što ugrožava njihov položaj i onemogućava da se dostojanstveno bave svojom profesijom. Smatram da zamenici Zaštitnika građana će zajedno sa njim raditi ono što jeste njihova obaveza, a to je da kao nezavistan i samostalni državni organ, zaduženi da štite i unapređuju poštovanje sloboda i prava, da će to njihov zadatak biti u narednom periodu. Zahvaljujem. Hvala. Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvažene predstavnice Zaštitnika građana, želim da istaknem da Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Zaštitnik građana ustanovljen je Zakonom o Zaštitniku građana, koji je donet još 2005. godine i upravo izborom svog prvog Zaštitnika građana, Republika Srbija se opredelila za razvoj demokratskih odnosa svih građana i vlasti, a krajnji cilj institucije Zaštitnika građana jeste da doprinese ostvarivanju sloboda i prava, principa jednakosti i očuvanja dostojanstva svih građana. Zaštitnik građana i njegov tim posebnu pažnju posvećuju i zaštiti i unapređenju prava deteta, zaštiti i unapređenju rodne ravnopravnosti, zaštiti i unapređenju socijalnih i kulturnih prava, zaštiti i unapređenju prava osoba sa invaliditetom i starih lica, zaštiti i unapređenju ekonomskih i imovinskih prava, zaštiti i unapređenju prava na zdravu životnu sredinu, zaštiti i unapređenju prava pripadnika nacionalnih manjina, zaštiti i unapređenju prava lica lišenih slobode, zaštiti i unapređenju građanskih i političkih prava. Za dobar i kvalitetan rad Zaštitnika građana, naravno, potreban je i dobar tim saradnika. Kada govorimo o političkim pravima, predsedavajući, dozvolićete mi da prokomentarišem i sledeće. Naime, svi smo upoznati sa činjenicom da je OEBS preko svojih komisija i analitičara izvršio analizu izbornih zakona i procedura u Republici Srbiji počev od 2003. pa do 2017. godine i izdao odgovarajuće preporuke po kojima ćemo postupiti jer nemamo nikakav problem sa time, a sve u cilju unapređenja izbornog procesa. Svima nam je poznato da nam se bliže izbori na svim nivoima, na lokalnom, na republičkom i pokrajinskom nivou i mi želimo da dodatno učesnici izbora imaju najbolje uslove u izbornom postupku. Želimo da unapredimo sve zakonske i podzakonske akte koji se tiču izbornog procesa, ali i da upotpunimo zakone koji se tiču ponašanja i delovanja političkih funkcionera. Sva četiri zakonska predloga koja su juče bila u plenumu imaju isti cilj, a to je unapređenje izbornog zakonodavstva i predstavlja jednu celinu. Takođe, želim da podsetim javnost da sistemski izborni zakoni nisu menjani i onakvi su kakvi su i bili i na izborima 2008. godine i 2012. i 2016. i 2017. godine i mi smo spremni da ispravimo slabosti koje su nasleđene. U svakom slučaju, nama je cilj i u interesu nam je da našem izbornom procesu ne može niko da prigovori ni u zemlji, ni van nje, jer nećemo dozvoliti da na predstojeću pobedu SNS i politiku našeg predsednika gospodina Aleksandra Vučića bilo ko baci i najmanju senku, neki nedorečeni zakonski tekst koji je usvojila bivša vlast, odnosno bivši režim ili izjava nekog opozicionara koji sanja cenzus. Da se ne lažemo, svi mi to odlično znamo, pa čak i vrapci na grani da su sve ove preporuke izmena i dopuna zakonskih predloga usmerene samo protiv jedne osobe, a to je predsednik države gospodin Aleksandar Vučić. Zamislite apsurd, čovek sa svojim timom radi svakodnevno, danonoćno, radi na oporavku i preporodu naše zemlje koja je do 2012. godine bila jedna beznadežna, sumorna, besperspektivna zemlja i još da mu se zabrani da govori o rezultatima rada, što je dužnost i obaveza prema građanima. Zaista ne čuveno. Pokušaj Boška Obradovića i njegovih malobrojnih sledbenika da nasilno provali u Narodnu skupštinu, koristeći zastavu Republike Srbije, je divljački čin nedostojno normalnog čoveka i pokazatelj kakvu Srbiju oni nude građanima i kako i na koji način ovi iz Saveza za Srbiju žele da dođu na vlast, a žele da dođu na vlast nasiljem, nudeći građanima vešala, silovanja, prebijanja, motorne testere, linčovanje, laži, nerede, krvoproliće, a ne normalnu i prosperitetnu Srbiju i ne normalan i prosperitetan život građana. Zaboravili su samo jedno – da je volja građana zakon i da će se na izborima građani izjasniti kakvu zemlju žele, a ja sam duboko sigurna u to da građani žele pristojnu, uspešnu, naprednu, modernu, prosperitetnu Srbiju, što svakim danom, delima dokazuje i radi predsednik Srbije gospodin Aleksandar Vučić i SNS. U skladu sa svojom strukturom ličnosti, Boško Obradović na necivilizovan i agresivan način zloupotrebljava državnu zastavu što se graniči sa ozbiljnim poremećajem koji bi trebalo da bude adekvatno sagledan i sankcionisan, a izdaje se tobože za nekakvog ozbiljnog političara sa namerama da vodi državu. Da vam kažem kao lekar, neuračunljiv čovek ne može ni sebe da vodi, ni da brine o sebi, a kamoli da vodi državu i da brine o njoj. Na kraju, čestitam predsedniku Vučiću, čestitam svima nama, čestitam građanima Srbije na zlatnoj medalji za zasluge od strane grada Atine koju je primio naš predsednik od gradonačelnika Atine, od naših grčkih prijatelja koji na taj način iskazuju svoje dugogodišnje prijateljstvo prema našem predsedniku i prema našem narodu. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Takođe, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od jednog časa i sa radom nastavljamo u 15.00 časova. Hvala.